Takže to je jen stručná geneze případu.

To potom vysvětlíme v podrobné rozpravě.

Já jenom nad rámec toho dodávám, že v tomto volebním období jsme řešili několik případů vydávání poslanců a zatím jsem a to byl první případ, kde byla vzácná shoda všech, to znamená doporučení k nevydání. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni dva poslanci s přednostním právem.

Dobré odpoledne. Všeobecná rozprava je otevřena a jako první je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Okamura. Já požádám sněmovnu o klid, než mu dám slovo.

Znakem každé totality je totiž konec svobody vyjadřovat své názory.

Cituji: